Vážený pane premiére, kolegyně Markéta Pekarová Adamová měla větší štěstí při losování, takže byla se stejným tématem přede mnou. Protože jsme ale jasnou odpověď neslyšeli, myslím si, že mohu tedy volně navázat.

A to u jediného mediálního domu Mafra. Čirou náhodou patří do vašeho svěřenského fondu. Prostě se o tom rozhodlo. Pro srovnání, do mediálního domu Czech News Center, který má zhruba stejný zásah čtenářů, šla za stejnou dobu sedmkrát nižší částka. Výrazně méně peněz České dráhy investovaly tak do reklamy v České televizi na Nově a mohl bych pokračovat samozřejmě ještě dlouho dál. České dráhy spadají pod Ministerstvo dopravy. V obou institucích jste během posledních let udělali nespočet personálních změn. Na obě instituce máte, pane premiére, přímý vliv, a já chci proto vědět, jaký byl důvod pro to dlouhodobě zadávat Mafře reklamu v tak obrovských částkách.

Cituji: Bylo všeobecně žádoucí, aby to byla Mafra. Ta vazba byla jasná a nebylo moc o čem diskutovat. Tady byl zájem o to, aby zrovna tento nakladatelský dům měl nejvíc práce. Máte.

Prosím pana premiéra o odpověď.

Děkuji za slovo, pane primátore. Starosta.

Tak jak to děláte? Antibabiš nefunguje. Tak řekněte to předsedovi, ne?

Díky mně, pane kolego. Protože jsem byl výborný ministr financí. A vybral jsem ty daně. A kontrolní hlášení. Takže i ty vaše návrhy, jak my to dáme, my to vrátíme těm obcím.

Ale bavme se o konkrétních věcech.

Děkuji. Prosím. To fakt nemá cenu, pane premiére. Odpovědi jsem se evidentně nedočkal. Je vidět, že vám musím pokládat jednodušší otázky, prostě složitější nezvládáte evidentně.

Odpovím vám. V první třídě dostanete zdarma noviny. A otázka na vás zní: Uhodnete, jaké noviny dostanete zdarma od Českých drah? Myslím si, že to bylo jasné. Děkuji.

Jak je možné, že nebyl Bendl ministr dopravy? Předlužil to všechno.

Ne, nejsem tak na tom. Nikdy! Se podívejte na ty pozemky v Praze, kdo to vlastní.

Díky mně. Děkuji a nyní bude interpelovat pan poslanec Koten ve věci soběstačnosti České republiky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, my jsme tu měli nějakou krizi ohledně viru COVID19, která začala někdy na začátku března, potom to gradovalo různými dovozy roušek a podobně. Já jsem se vás chtěl zeptat na několik věcí, co se týká soběstačnosti České republiky. My jsme tady kdysi dávno, ještě předtím, než jste vůbec vstoupil do politiky, v těch devadesátých letech jsme zde měli poměrně zdařilý ústav očkovacích látek, kde jsme si tedy vyráběli svoje očkovací látky, bezpečné očkovací látky, a měli jsme tady i poměrně slušný farmaceutický průmysl. Tato krize, která zde byla, poměrně flagrantním způsobem dokázala, že byly výpadky, a to z toho důvodu, že v naší republice si nejsme schopni vyrobit základní léčiva. Nebyl například paralen, protože se říkalo, že při léčbě COVIDu může být jako pomocná látka podávána na snížení horečky a podobně.

Děkuji za odpověď.